Chtěl bych zde zmínit, že tento sněmovní tisk má číslo 238.

Bohužel, za celý rok ani při jedné ze schůzí se na něj nedostalo a já vás tímto znovu žádám, aby tento sněmovní tisk 238, což je bod této schůze číslo 18, byl projednán ještě dnes před šestým pevně zařazeným bodem. A věřte, že to nezabere víc než 10, maximálně 15 minut vašeho a našeho času. Takže znovu vás žádám o podporu, tak jako už se stalo ve dvou případech ze tří žádostí. S touto žádostí zde stojím za poslední měsíc počtvrté. Děkuji za vaši podporu, kolegyně a kolegové. Děkuji a prosím pana předsedu klubu ODS. Děkuji za slovo. Já mám dva návrhy.

Tento zákon je mimořádně obsáhlý a současně mimořádně špatně připravený.

Vláda najednou RIA nepotřebovala nebo možná část vlády, asi většina vlády, protože jinak by to sem neprošlo. A já si myslím, že jediným cílem návrhu zákona je, aby si sociální demokraté udělali fajfku. Aby řekli: my jsme to zpracovali a předložili do Poslanecké sněmovny. Nevěřím ani předkladatelům, že si myslí, že v tomto znění to má šanci projít. Ale i kdyby to prošlo, tak to situaci vůbec nezlepší, ba právě naopak. Takže já za prvé navrhuji vyřadit oba body z programu schůze. A pokud by to neprošlo, tak navrhuji, abychom z toho udělali třetí bod prvních čtení od konce a druhý bod bloku prvních čtení od konce.

Takže dvě hlasování, pane předsedo. Pokud první neprojde, tak to druhé. Ano, rozumím tomu. Další přihlášky k pořadu schůze nemám, takže budeme hlasovat. Nejprve bych nechal hlasovat o návrhu z grémia, to znamená zařadit bod 40 na konec prvních čtení.

je návrh z grémia.

Návrh byl přijat.

Omlouvám se, pan předseda Faltýnek je o stránku před paní poslankyní Černochovou. Takže zpět. Pan předseda Faltýnek navrhoval čtyři bloky, řekněme. Zeptám se, zda je tady souhlas, abychom hlasovali... Odděleně, dobrá.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 265, přihlášeno je 171, pro 71, proti 50. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?